Žádné takové lety provozovány nejsou.

Protože tam je napsáno českých společností, ne čínských, ne nizozemských, ne z Britských Panenských ostrovů. Strategický podnik je takový, který je nenahraditelný, například infrastruktura elektřiny, vody.

Takže lze se důvodně domnívat, že hospodářská krize bude probíhat, a

Národní letecký dopravce.

A i kdybych měl přistoupit na argumentaci, že Smartwings jsou strategickým podnikem, tak se ptám vlády, jak je možné, že je tedy z poloviny vlastněn Čínskou lidovou republikou skrze nepřehlednou strukturu na Britských Panenských ostrovech?

Takže pokud je opravdu Smartwings strategická firma, nebo měla by být, pokud by platila ta hypotéza, tak já se ptám, jak to, že k tomu vláda nechala dopustit.

Takže to by šlo považovat za fatální selhání vlády České republiky při ochrany bezpečnostních zájmů našeho státu. Na závěr. Aby to nebylo jenom čistě negativní, že něco nechceme, něco nechceme. My si samozřejmě uvědomujeme, že bude ekonomická krize, že letecké odvětví prochází hlubokou krizí, že je potřeba nějak pomoci ze státu.

Zatímco když byla ta umělá opatření, tak trhy nefungovaly a nebyly dobrým ukazatelem toho, která firma bude společensky prospěšná, nebo ne. Ale nyní musíme opět ty volné trhy využívat více a více.

Nemám s tím žádný problém, ale do takového programu se může přihlásit libovolná letecká společnost.

Nic z toho vláda neudělala.

Ještě se nám to protáhlo o obstrukci ze strany pana předsedajícího.

Já bych poprosil, aby ty komentáře z pléna nezaznívaly tak hlasitě. Strategické společnosti jsou takové, které zajišťující služby, které nelze nahradit. Za druhé. Vlastnická struktura této společnosti je zcela netransparentní. A proti těm se hlasitě čelní představitelé hnutí ANO v kauze lithium vymezovali, ale také představitelé KSČM.

Opět připomínám, jde až o částku 2,5 miliardy korun. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, do rozpravy. Děkuji za slovo.

Já jsem se jenom chtěl zeptat, proč jste nepostupovali v součinnosti s Ministerstvem vnitra, protože...